Nejvíc peněz ze všech členských států Evropské unie propadlo naší České republice po třech letech vlády ODS a TOP 09. Jak je to možné, že ty vaše dobré rady, které nám dnes tady dáváte, nepochybně v zájmu státu, dobré rady od ODS a TOP 09, jak je možné, že ty vaše recepty v minulých letech nefungovaly? Že jsme se propracovali na absolutně nejhorší pozici, jakou můžeme mít? Tahle vláda přišla v únoru, a první zpráva, kterou jsme dostali, je, že letos hrozí, že přijdeme o dalších 20 mld. korun z evropských fondů. Loni 10, letos dalších 20. To není dobrý výsledek. A není to dobrý výsledek kvůli tomu, že vy jste totiž zavírali oči před realitou. Vy jste se tvářili, jako že realita neexistuje, dělali jste si to podle svého a dovedli jste to tam, kam jste to dovedli. Česká vláda odmítá zavírat oči před realitou. A jestliže už teď jsme malý kousek od vypořádání dohody o partnerství, jestliže už vláda schválila jednotlivé operační programy, tak my se nepohneme dál z hlediska přípravy na čerpání bez toho, aniž by bylo jasné, že bude zákon o státní službě. To je bariéra, která stojí v cestě, a tu bariéru, stejně jako ostatní překážky, musí vláda odstranit. Když to neuděláme, tak za rok, když tady budeme takto stát proti sobě v Poslanecké sněmovně, tak vy vládu budete oprávněně kritizovat za to, že nevyčerpala ani korunu z evropských fondů prostě proto, že když nebude platit zákon o státní službě, tak se to vládě nepovede. A já jsem přemýšlel... přemýšlel jsem, proč vy jste těch sedm let v oblasti zákona o státní službě nic neudělali. A já jsem tady neslyšel žádnou odpověď. Chtěl bych požádat pana předsedu Fialu, ať řekne za ODS, proč jste sedm let neudělali vůbec nic. A pan předseda Kalousek ať se přidá a vysvětlí nám, proč TOP 09 v zákoně o státní službě za dobu, co jste vládli, tak jste nepohnuli prstem. My jsme přišli do vlády a nic jsme nenašli. Žádná čísla, žádné propočty, žádné analýzy, žádnou připravenou novelu, kterou bychom mohli použít. Po vaší vládě vůbec nic nezůstalo. Vy jste ten čas promarnili. Sedm let se čekalo a teď potřebujeme ten zákon rychle schválit. Máte máslo na hlavě. Já bych vás chtěl požádat, abyste se přihlásili k odpovědnosti za situaci, ve které se Česká republika nachází. Prosím, přihlaste se k odpovědnosti a pomozte nám ten problém vyřešit ve prospěch občanů České republiky. Pan předseda Kalousek má slovo. Děkuji za slovo. Ale jistě, pane premiére.

Shodou okolností to byl ten text, který jste naprosto vážně, se smrtelně vážnou tváří tady prohlasovali v lednu na mimořádné schůzi. I když jste věděli, že je to nesmysl, se kterým nikdy nebudete souhlasit, tak jste ho tady propustili do takzvaného druhého čtení, abyste ho nahradili jiným textem. Přihlasme se všichni k odpovědnosti, ale vy, prosím pěkně, také. Tohle byla cynická hra. Cynická hra v zájmu výsměchu lustračnímu zákonu. To nebyla snaha o prosazení služebního zákona. To za prvé. A za druhé, přihlásil jsem se původně proto, nechci už tu diskusi příliš extendovat, řekli jsme každý jasně svoji pozici, ale abych přece jenom, aby nedocházelo k nedorozuměním, se pokusil upřesnit některé výroky pana ministra Dienstbiera.

Pokud si dobře pamatuji, pane ministře, vy jste nemusel prožívat vůbec nic, protože jste tu nebyl.

Pak jste také řekl, že jsem si stěžoval. Já jsem si, prosím pěkně, nestěžoval.

Pan poslanec Stanjura má slovo a je zatím posledním přihlášeným.

K tomu, jak říkal pan předseda vlády, abychom se podělili o tu odpovědnost. Já myslím, že to je správná věta.

Takže když tak dramaticky mluvíte o těch dvanácti letech, že ten zákon není účinný, tak se také přihlaste k těm letům, kdy vám vyhovovalo, protože jste si byli vědomi, že ten zákon je špatný, a neměli jste odvahu ho udělat účinným.

Pan předseda vlády říká: nepovedlo se nám vyčerpat evropské peníze, máte na tom svůj podíl. Bezesporu je to pravda.

Kolik se vyčerpalo v roce 2007? Kolik toho připravily socialistické vlády, které to měly na starosti předtím? Vy jste ho vymysleli.

To je pravda.

A to je odpovědnost všech. Ne takové jednoduché. Ale my jsme...

To prostě nemáme. My ty svoje konkrétní návrhy předneseme tady tak hezky politicky vstřícně. Pan premiér říká: My chceme jednat s opozicí. Dokonce tady ten ministr říká už: jednali jsme s opozicí.

To, že si myslíme, že ten koncept je špatný, to je prostě pravda.